Děkuji.

Potřebujeme ale stanovisko výboru. Dobře, děkuji. Paní ministryně má stanovisko? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 71, přihlášeno 94 poslanců, pro 60, proti 17. Návrh byl přijat.